Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 66. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 67. Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D poslance Kaňkovského, což je zrušení principu takzvaného stop výdělku pro skončení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 68. Návrh byl přijat. Následuje pozměňovací návrh E pana poslance Farského, tedy zavedení týdenního placeného volna pro zaměstnance působící na dětských táborech a sportovních soustředěních. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 69. Návrh byl přijat.

Garanční výbor nezaujal stanovisko. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Garanční výbor doporučuje. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Garanční výbor doporučuje. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. O všech pozměňovacích návrzích jsme hlasovali.